Takže pozměňovací návrhy nemáme, proto prosím, pane místopředsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako celku. Děkuji. Přihlaste se svými registračními kartami.